A druhý skutečný krok je systémová sociální práce na obcích.

A takhle tuto pomoc budeme směřovat. Některé z nich se nám podařilo prosadit, některé bohužel ne, které skutečně povedou k tomu, že se počet vyloučených lokalit začne snižovat.

Děkuji paní ministryni.